Ještě bych podotkl, že spor o to, jak zařazovat, je v každém volebním období a v každém volebním období se to řeší jinak. Takže já bych poprosil legislativní odbor, aby zaslal k tomuto postupu, tzn. zařazování sněmovních tisků, které ještě nemají lhůtu pro projednání ve výborech, na zahájení schůze své stanovisko.

Nyní tedy dvě přednostní práva. Pan poslanec Kalousek, potom pan předseda Stanjura. Dobrý den a děkuji za slovo, pane předsedající.

Například podle zákona o politických stranách a hnutích je ústředním orgánem státní správy, který potvrzuje, že příslušná strana není svými zásadami a stanovami v rozporu s naším demokratickým zřízením, Ministerstvo vnitra, takže když naši nebo vaši politickou stranu, pane kolego Okamuro, zaregistruje, tak vládní autorita říká: Ano, není to v rozporu.

Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana poslance Koníčka.

Tak já tam tu logiku nevidím. Já jsem pro, abychom dostali stanovisko legislativy, ale navrhuji, ať uděláme nějakou politickou dohodu na grémiu a podle té se řídíme. Samozřejmě nemůžeme projednávat zákon ve kterémkoli čtení, dokud neuplyne lhůta, ať už lhůta od podání návrhu zákona, od stanoviska vlády, projednání ve výborech, ale na programu být mohou. Jinak uděláme co?

Já si myslím, že to zařazovat můžeme, ale nemůžeme to projednávat, dokud ta lhůta neskončí. Děkuji.

Nyní tedy námitka proti postupu předsedajícího.

Námitka nebyla přijata, Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly přednášeny.

Z přítomných 176 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní budeme procedurálně hlasovat o tom, aby Sněmovna dnes jednala a meritorně a procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 19. hodině.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Dalším návrhem je návrh, který byl předložen několikrát.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 6. Návrh nebyl přijat.

Nebo na čtvrtek. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 7.